Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra Antonína Staňka.

Prosím máte slovo.

Dle některých informací je toto rozhodování soustředěno do rukou jedné osoby a ta je navíc touto prací zavalena a nestíhá.

Vážený pane ministře, ptám se vás tedy, jak vaše ministerstvo rozhoduje o prohlášení za kulturní památku. Kdo či který orgán ministerstva to činí? Poprosila bych vás proto o vyjasnění těchto informací. Jelikož pan ministr není přítomen, bude na interpelaci odpovězeno písemně. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, rád bych znal váš názor na zavedení povinného předškolního vzdělávání, respektive na dopady vyplývající z této legislativní úpravy. Jedním z hlavních cílů této legislativní úpravy bylo posílení účasti dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí v předškolním vzdělávání. Z tematické zprávy České školní inspekce vyplývá, že se tento cíl naplnit nepodařilo. Zpráva České školní inspekce naopak poukazuje na to, že tato legislativní úprava s sebou přinesla řadu problémů. Především navýšení administrativy pro pracovníky škol, organizace zápisů, sledování dětí žijících ve spádových oblastech, sledování docházky, vymáhání pravidelné docházky, zdůvodnění absencí a podobně. Jaké kroky v tomto směru hodlá Ministerstvo školství učinit? Nemyslíte si, že by bylo vhodné aplikovat efektivnější a hlavně správně zacílená opatření namísto plošného přístupu? Děkuji.

Děkuji za slovo. Dobu nočního klidu mohou obce regulovat tedy pouze prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Rušení nočního klidu musí být předem schváleno zastupitelstvem obce a určeno obecně závaznou vyhláškou.

V rámci města Ostravy však starostové místní části narážejí na problém, že jim zastupitelstvo magistrátu města odmítá některé akce, které jsou již tradiční v dané městské části hasičský ples, fotbalový ples a tak dále. Bohužel tento opatrný přístup vede k narušování velmi dobrých komunitních vztahů, jelikož místní spolky musí omezovat svoje aktivity v rámci pořádání akcí zasahujících do nočního klidu. Ptám se tedy, zdali existuje nějaká metodika, podle které úředníci Ministerstva vnitra postupují, zdali v dané vyhlášce je daných akcí příliš mnoho. Pokud ne, jestli budete nějakou takovouto metodiku připravovat, tak aby zastupitelstvo, mluvím tedy konkrétně statutárního města Ostravy, nevyřazovalo akce městských částí jenom proto, že by jich mohlo být moc.

Opět bude odpovězeno písemně na tuto interpelaci. Prosím, další interpelace na pana nepřítomného ministra Richarda Brabce.

Situace v konečném důsledku negativně dopadá na konečné spotřebitele.

Tento závěr byl taktéž podpořen názorem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jakožto českou nejvyšší soutěžní autoritou. Zatímco v České republice náklady kontinuálně narůstají, v Německu pozorujeme již od roku 2002 výrazně klesající trend.

V Německu lze jasně pozorovat, že náklady klesly v kontextu rostoucí produkce odpadu.

Nechalo si Ministerstvo životního prostředí zpracovat nezávislou odbornou analýzu, která jeho postoj legitimizuje? Pakliže ano, pokud by bylo možno ji tedy případně zaslat jako součást této odpovědi. Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová na paní ministryni Janu Maláčovou.

Rodiče často nemohou chodit do práce, vynakládají nemalé prostředky a čas na náročnou léčbu, snaží se být co nejvíce se svým dítětem. Dostávají se tak do svízelné životní situace. Když si rodiče žádají o příspěvek na péči, tak je jim velmi často nevyhověno. Někdo příspěvek dostane a někdo ne.

S tímto tvrzením však nesouhlasí lékaři a chtějí to změnit. Vážená paní ministryně, nemyslíte, že si rodiče v takové situaci zaslouží pomoc od státu? Jaký je váš názor na tento problém? Budete iniciovat změny, které rodičům alespoň v tomto aspektu ulehčí jejich utrpení? Anebo se tento problém již řeší? Pokud ano, tak jakým způsobem? Předem děkuji za písemnou odpověď.

Prosím máte slovo. Děkuji. Má další interpelace se týká hazardních her.

A i když si nechce vyzvednout pouze zásilku, tak je přímo dotázán pracovnicí, zdali si nechce koupit nějaký los.